Děkuji, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající.

Je to nesmírně užitečné pro český průmysl. Také děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující dotaz evidentně. Prosím, pane poslanče.

Děkuji, paní předsedající.

Děkuji. Nyní přistoupíme k další interpelaci paní poslankyně Jany Berkovcové a ta bude interpelovat pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane ministře, obracím se na vás v souvislosti s revizí rámcových vzdělávacích programů, jejichž součástí má být mimo jiné zrušení povinné výuky druhého cizího jazyka v základním vzdělávání a jeho převedení mezi takzvané povinně volitelné předměty. K tomuto závěru dospěl expertní panel Ministerstva školství, mezi jehož členy však není ani jeden odborník na výuku cizích jazyků.

Podobně se vyjadřuje celá řada diplomatických zastoupení v České republice, zástupci obchodních komor i Hospodářské komory. A vy, pane ministře, tento rozruch nazýváte hysterií.

Takto přece ale nemůžeme uvažovat. Některým dětem dělá problémy matematika, je pro ně těžká, a také jim přece matematiku nezrušíme.